Na druhou stranu musím říct, že je dobře, že pan ministr tam vydržel už nad rámec průměrné životnosti ministrů, protože prostě pro tento resort určitá stabilita nutná je. Co ale pořád ukazuje tahle debata, je, že nevíme, jak zkouška z dospělosti, maturita, by vlastně měla vypadat. Debaty kolem slohových prací, jejich hodnocení, maturity z matematiky. Prostě pořád se dostáváme k základu, aniž bychom měli toto uzavřené.

Takže z tohohle pohledu jsme rádi za to, že ta iniciativa je, že je vyvolaná ze strany pana ministra. Je důležité, abychom se sešli všichni u jednoho stolu a tam skutečně s dlouhodobou perspektivou řešili, jakým směrem se české školství bude ubírat, aby odpovídalo té změněné situaci 21. století, kdy už není vůbec problém v tom získat data, získat fakta, ale s těmi daty a fakty umět spolupracovat, a také jsme dokázali čelit tomu, že prostě svět se mění a mění se i možnost uplatnění daleko rychleji, než se v minulosti měnila. Takové ty modely, že někdo nastoupil do továrny blízko svého bydliště, kde prožil celý svůj produktivní život, už se dějí zcela výjimečně, ale dřív byly pravidlem. Za Starosty a nezávislé jsme už někdy na konci srpna představili svoji představu, jakým směrem by se vzdělání mělo měnit. A s tím také budeme přistupovat k tomuto kulatému stolu, který bude ministerstvem svolán. Myslíme si, že státní maturita nemá opodstatnění a měla by skončit, že by závěrečná zkouška a její podoba měla být na rozhodnutí té které střední školy, ale že by stát měl určit jakési středoškolské minimum v lehčí i náročnější verzi, ale tak, aby i student si mohl v průběhu studia toto absolvovat a případně opakovat, aby byl zaručený nějaký minimální standard.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ale to není problém posledních pár let. A jediné jediné kam se musí školství vrátit, je ke vzdělávání.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, děkuji za váš vzrušený vstup do debaty. Já se s vámi shodnu na tom, že přece cílem má být, aby školy vzdělávaly.

Máte pravdu.

Já také chci, aby školy vzdělávaly. Ale musíme jim k tomu vytvořit podmínky nejen finanční, ale i materiální. A to se snažíme napravit. Takže v tom jsme ve shodě. Ale uvádíte Pedagogickou komoru.

Co jsem chtěl, jsem řekl.